Zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili všichni identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo žádá o vydání náhradní karty. Pokud jde o omluvy z dnešního jednání, dovolte, abych konstatoval omluvy, které došly předsedovi Sněmovny, respektive sekretariátu předsedy, protože pan předseda Jan Hamáček je první omluvený z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omlouvají z dnešního jednání: z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, Milan Chovanec, z důvodu zahraniční cesty Věra Jourová, z pracovních důvodů od 19 hodin na večerní jednání Marian Jurečka a z pracovních důvodů také Svatopluk Němeček. To jsou všechny omluvy, které mi došly v tuhle chvíli, a můžeme pokračovat. Na úvod sděluji, že přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice, takže máte aktuální stav projednávání schůze.

Připomínám, že v 19 hodin bychom se měli zabývat podle schváleného usnesení pevně zařazenými body vrácenými Senátem, tedy body 1, 2, 3 a 4.

Vidím pana předsedu klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo, poté pan František Laudát. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si vznést několik návrhů na změnu pořadu schůze. Za prvé si dovoluji navrhnout, abychom dnes před pevně zařazené body předřadili ještě čtyři druhá čtení v následujícím pořadí: Začali bychom zákonem o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, sněmovní tisk 242. Následně bychom projednali novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 258. Následně novelu zákona o hnojivech, sněmovní tisk 212. Jako čtvrtý bod novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 26. Následovaly by potom tedy ty body, které máme pevně zařazené. To je jeden návrh. Tam si dovolím vznést návrh na pořadí těch bodů podle jednotlivých ministrů, kteří zákony předkládají.

Následně tisk pana ministra Chovance 203. Poté dva tisky pana ministra Mládka, tisky 135 a 213.

Další návrh se týká zítřejšího dne, abychom po skončení bloku třetích čtení zařadili ještě čtyři první čtení v pořadí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 307, následně novela zákona o zaměstnanosti, tisk 296, následně novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 297, a následně novela zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, tisk 237.

Další návrh se týká jednání a hlasování Sněmovny, protože dnes máme pevně zařazené body vrácené ze Senátu od 19 hodin, tak je nutné, abychom schválili, že dnes Sněmovna bude jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích zákonů i po 19. i po 21. hodině. Poslední můj návrh se týká ještě zítřejšího dne.

Prosím, nyní František Laudát.